A právě proto, aby ta investice, to zasíťování mohlo být realizováno, svolal jsem schůzku, konkrétně 25. srpna letošního roku, na úřad vlády, kde byl přítomen ministr obrany, ministr průmyslu, byl tam přítomen primátor města Přerova a jednali jsme o tom, jak dál pokročit z hlediska přípravy strategické průmyslové zóny PřerovBochoř. Dohodli jsme se, že vládě bude předložen materiál, ve kterém bude uvedeno, kdo bude investor té průmyslové zóny. A to je moje poslední poznámka. Vláda je připravena poskytnout dotace na zainvestování těch pozemků průmyslové zóny, ale v tuto chvíli se musí rozhodnout o tom, kdo bude tím investorem. Jestli tím investorem bude město Přerov, nebo jestli to bude Olomoucký kraj, nebo jestli tím investorem bude Ministerstvo obrany, protože máme tady nějaké podmínky pro poskytování dotací a musí být zřejmé, kdo za veřejný sektor bude tím investorem. Takže v tuto chvíli očekávám, že Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu dokončí ta jednání a předloží pokud možno do konce roku do vlády materiál, kde se znovu vrátíme k té přerovské průmyslové zóně a budeme se zabývat rozhodnutím, kdo bude investor. A následně bude možné zahájit přípravu investic, aby ta průmyslová zóna byla zasíťována. Chci vás ujistit, že vláda této věci věnuje pozornost. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane premiére. Z toho mi vyplynulo, že i to scelení pozemků a výkup bude proveden, až bude známý investor tohoto celého prostoru, to za prvé. Za druhé. Samozřejmě bych se mohl zeptat, jestli jsou další zájemci o ten prostor, který tam bude, těch asi 100 hektarů. Ale tam je usnesení vlády, že dálnice má být dokončena do roku 2019.

A poslední. Předpokládalo se, že zbourané úly, to znamená ty stavby, které tam byly, budou použity jako stavební materiál třeba i na podloží dálnice, ale ukázalo se, že Skanska o to nemá zájem, že to zbourání stálo hodně moc peněz, nějaký ten milion.

Ano, děkuji.

Jenom chci ještě upřesnit, že situace z hlediska investorů je následující.

A pak tam bude severní část, kde by v několika etapách, tuším, že jsou to tři etapy, mělo dojít k rozvoji průmyslové zóny o velikosti až 280 hektarů. Tady souhlasím s tím, co bylo řečeno.

A samozřejmě v tuto chvíli ještě nemáme stavební povolení, takže nemohla být zahájena výstavba.

Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Valentu. Připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, mohl byste české veřejnosti a přirozeně také nám, poslankyním a poslancům, sdělit, zda skutečně dojde k personálním změnám ve vládě, a pokusit se je na tomto místě alespoň částečně konkretizovat? Oba dva jsme si zcela jistě vědomi odpovědnosti vaší vlády směrem k Poslanecké sněmovně, a proto bych byl rád, abyste považoval můj dotaz za legitimní.

Či to bude dokonce již nesmysl, jak míní nejen místopředseda vlády Babiš? Vždyť do řádných voleb bude již jen 11 měsíců, a to nepřipomínám respektovaný úzus 100 dní jakéhosi politického hájení nového ministra. Můžete se tedy z tohoto místa jasně vyjádřit, když už vás tady dnes konečně máme, o kterých ministerských změnách uvažujete, případně zda budete jednat o postech pouze v sociálnědemokratické správě, nebo i jiných? Konkrétně například křeslo lidoveckého ministra kultury, jak vám doporučuje, a podle mého názoru naprosto oprávněně, prezident republiky Zeman. Vážený pane premiére, pokusíte se tedy o ministerskou změnu ať už u sociálnědemokratických, či jiných koaličních ministrů?

Poprosím pana premiéra o odpověď. Vážené poslankyně, vážení poslanci, platí, že se sejdu se všemi členy vlády. To, co je mým cílem, je, abych se všemi členy vlády mluvil o tom, co ještě je potřeba udělat. A já bych chtěl, aby bylo jasno, jaké budou priority vlády, aby v tom měli jasno všichni členové vlády. Takže za prvé, scházím se všemi členy vlády, budu s nimi mluvit o tom, co se povedlo, nepovedlo, jak vypadá legislativní plán vlády, co ještě příští rok budeme chtít udělat. Také myslím vám je jasné, že věci a zákony, které vláda nepošle v zásadě do konce letošního roku do legislativního procesu do Poslanecké sněmovny, tak už reálně nemají příliš šancí na to, aby mohly být do konce volebního období schváleny. Takže to, co já bych chtěl, aby bylo jasné, na co se bude vláda soustředit a co jsou priority jednotlivých ministrů. A samozřejmě budeme také průběžně řešit věci, které souvisí se spoluprací mezi jednotlivými resorty. Za druhé. Já jsem se jasně vyjádřil, a to platí, že provedu změny v té části vlády, kterou nominovala sociální demokracie. Předpokládám, že ty změny by měly být provedeny v horizontu měsíce. To znamená, ne že se rozhodnu do začátku prosince, ale byl bych rád, kdyby ty změny byly provedeny do začátku prosince. A takto také budu postupovat i směrem k předložení návrhu prezidentu republiky a chci, aby prezident republiky byl ten první, kdo bude informován o tom, u kterých členů vlády dojde ke změně a kdo tyto členy vlády nahradí. Pokud jde o členy vlády, které nominovali lidovci a ANO, tady respektuji koaliční smlouvu. A ta koaliční smlouva jasně říká, že změny, které se týkají nominantů, musí být dohodnuty s příslušnou politickou stranou. Já myslím, že to tak bylo i v minulosti, kdy jsme tady měli koaliční vlády, tak vždycky to bylo založeno na tom, že to byla koaliční strana, která vysílala své ministry do vlády, a nebylo to tak, že by někdo této koaliční straně diktoval, koho má nebo nemá do té vlády vyslat. Takže toto respektuji. Nicméně na závěr těch schůzek, tak jak je mám naplánovány, se chci sejít i s místopředsedy vlády, to znamená s Andrejem Babišem a s Pavlem Bělobrádkem.

Takže co je mým cílem? Cílem je, abychom hráli do poslední minuty, abychom využili čas, který máme k dispozici. Já myslím, že se nemusíme přít o to, že ne všechno ještě bylo dokončeno, ne všechno bylo doděláno. Je tady spousta věcí exekutivního charakteru. Jestli chcete nějaký příklad, který je důležitý, tak jsou to evropské fondy v příštím roce. To je odpovědnost celé řady členů vlády napříč vládou a jsou to věci, které jsou exekutivní. Další příklad, příprava dopravních staveb. To je přece věc, která nás tady všechny trápí, je často diskutována na půdě Poslanecké sněmovny a vyžaduje spolupráci mezi několika resorty napříč politickými stranami.

A mým cílem je, aby i ti ministři, kteří jsou nominováni za sociální demokracii, odváděli ve vládě práci až do samého konce mandátu. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Dobře, děkuji pane premiére.

Už jste naznačil, že víte, koho chcete vystřídat. Prosím, řekněte mi, koho od vás ze sociální demokracie chcete jmenovitě vystřídat? Nebo alespoň o kom přemýšlíte, že byste ho nechal vystřídat.